Děkuji za slovo, pane předsedající.

A mohl být a měl být projednán a všichni jsme s tím počítali, že bude projednán, na řádné schůzi v pátek, pokud by ministr financí byl schopen pracovat tak, jak se předpokládá od ministra financí.

Nic takového se nestalo, protože ministr financí prostě není zvyklý a schopný pracovat profesionálně, a proto ten návrh přišel pozdě. A protože přišel pozdě, tak nebylo možné z důvodu pravidel, která stále ještě platí, stále ještě platí některá pravidla pro lhůty, zařadit ten návrh na pátek na řádnou schůzi, kde by byl jistě projednán. A bylo nezbytné, aby na návrh poslanců hnutí ANO byla svolána schůze mimořádná, kde bude tento bod projednán.

Dobrá, to se může stát. Občas administrativní chybu udělá každý.